Proto tento bod navrhuji. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Blažek má slovo. Děkuji za slovo. Já také budu navrhovat bod, také se týká paní ministryně Válkové, ale nevyplývá pouze jenom z tohoto slavného rozhovoru, ono toho je více.

Dovolte mi na úvod při odůvodnění toho, co budu říkat, několik citátů z toho rozhovoru, který se včera objevil a byl trochu zjednodušen pouze na téma protektorátu. Já tam považuji za podstatnější možná ještě jiné věci a dovolím si přesně citovat: